Já o něm nechám hlasovat. Kdo je pro přerušení této interpelace?

Tento návrh přijat nebyl.

Já si toho opravdu velmi vážím, že Poslanecká sněmovna má zájem moji interpelaci projednat.

Protože největším problémem všech vlád na světě je, že ony sice slíbí různé sliby, ale potom neexistuje jasný mechanismus, jak je dohnat k tomu, aby ty sliby plnily. Chtěl jsem ocenit, že vláda zřídila informační systém, ve kterém zachycuje plnění jednotlivých volebních slibů. Údajně je to rozpracované až na úroveň úkolů pro jednotlivá ministerstva. A tento software funguje na Úřadu vlády a umožňuje sledovat, jakým způsobem, v jaké úrovni se plní jednotlivé úkoly, které jsou v programovém prohlášení. Já jsem poprosil Úřad vlády, aby mi poskytl výstup z tohoto informačního systému. Nicméně bohužel jsem dostal pouze obecné údaje o tom, kolik je tam úkolů, které jsou rozpracovány, které jsou nějakým způsobem zadány, které jsou plněny, které jsou neplněny, ale už jsem se nedostal na tu úroveň, abych věděl, co konkrétně vláda plní a co konkrétně vláda neplní. Takže vláda má tyto údaje k dispozici, ale odmítá je dát nám poslancům, abychom ji mohli kontrolovat.

Já si myslím, že to je poněkud nehospodárný přístup, který by zatěžoval veřejnou správu, protože v okamžiku, kdy vláda má ty informace k dispozici, tak není důvod, aby si každý poslanec dával žádost o informace k tomu, jakým způsobem je naplněn ten který bod programového prohlášení. Takže to je asi ta nejdůležitější věc, abychom my jako poslanci měli možnost kontrolovat vládu, aby bylo nějakým rozumným, přehledným způsobem znázorněno, jak na tom vláda je s plněním těch svých slibů. Ony samozřejmě existují různé neziskové projekty, které to mapují. Ta skutečně mapuje, do jaké míry jsou plněny některé sliby. Ale myslím si, že to nedosahuje úplně toho rozsahu, který má vláda k dispozici v tom informačním systému.

A možná by to dalo i bič panu předsedovi vlády, který tedy kandidoval do voleb s tím, že bude dobrý manažer, že se bude moct obracet na jednotlivé ministry, kteří třeba neplní úplně ty úkoly, jak by je plnit měli, aby trošku zrychlili realizaci těch cílů, které jim vláda uložila. Ono když se podíváme totiž na tu publikaci A myslím si, že velká část z nich vlastně vůbec není plněna, není realizována. A myslím si, že by bylo dobré, abychom měli skutečně hodnověrná data, na základě kterých můžeme podložit, doložit a třeba i trošku zrychlit ty vnitřní úřední mechanismy v rámci vlády, protože samozřejmě máme různá připomínková řízení a tak dále, aby se to posunulo.

Ten zákon zkrátka Ministerstvo spravedlnosti nepřipravilo. Zdůvodňovalo to tím, že čekalo na nějakou evropskou legislativu, která bude přijata, která bude upravovat whistleblowing.

Ale myslím si, že pro nás jako pro opoziční poslance úplně postačí, pokud budeme mít tu základní informaci o tom, jak je realizován který bod v programu. Vzhledem k tomu, že ta problematika je široká, tak bych rád nechal i možnost ostatním poslancům se vyjádřit.

Já vám děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Valenta, omlouvám se. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já musím říci, že si do jisté míry práce pana předsedy vlády Babiše vážím. Na druhé straně jsem měl obdobné problémy jako kolega Michálek.

A možná by vás mohla zajímat jeho písemná odpověď, kterou vám v této souvislosti přečtu: Vážený pane poslanče, interpeloval jste mě ve věci absencí na jednání Poslanecké sněmovny. Ano, máte pravdu v tom, že vyjádřeno v procentech nevypadá má přítomnost na jednání Sněmovny ideálně. Nicméně vy sám v interpelaci nepopíráte, že by penzum vládou odvedené práce ve prospěch našich občanů bylo malé. A přesně to si myslím, že je mnohem podstatnější fakt než má absence na jednání Sněmovny.